Nicméně jedna z variant byla varianta, která nakonec, v uvozovkách řečeno, převládla, zaujala podnikatelské svazy a komory nejvíce, a ta byla promítnuta do novely zákona o evidenci tržeb, kterou jsem dnes předložila vládě.

To znamená, jestliže budou chtít evidovat, dají přednost elektronické evidenci tržeb, tak samozřejmě mohou, ale pokud splní podmínky, mohou si požádat o tento offline režim. A teď k těm podmínkám.

Zdůrazňuji, hotovostní platby, nikoli příjem.

Co je důležité, tak součástí této novely je také změna zákona o dani z přidané hodnoty, a zavádíme hlavně, je hlavním cílem této novely, proto tato část není v daňovém balíčku, který jsem dnes současně také předkládala na vládu, ale tato část je součástí novely zákona o EET, protože to s ní spojujeme.

Počítáme tam i s určitou legisvakanční lhůtou.

Ještě by asi bylo namístě, abych se vyjádřila k tomuto pozměňovacímu návrhu. Celá řada argumentů tady byla řečena, takže já je opakovat nebudu, ale ten zásadní tady také už zazněl. Připravili jsme komplexní novelu, tu jsme prodiskutovali. Já jsem nezkrátila ani o den žádné připomínkové řízení. Prošla vnitřním připomínkovým řízením, vnějším připomínkovým řízením. Kromě toho jsem ještě debatovala se všemi zástupci asociací podnikatelů a komor. Debatovali jsme s nimi o tom, zohlednili jsme maximum připomínek. Bude tady v červnu. Dejme jí šanci, dejme šanci komplexní novele, dejme šanci debatě na úrovni rozpočtového výboru. Já věřím, že celá řada zástupců podnikatelských svazů a komor přijde podpořit tuto vládní novelu, protože to nejhorší, co od nich zaznívá, že by se mohlo stát, kdyby zůstal zákon o evidenci tržeb na půli cesty, to znamená, zůstal by vlastně povinný pouze pro část podnikatelů. A není to o nedůvěře v ty podnikatele. Naopak, je to o velké důvěře v podnikatele. Důvěře v to, že většina z nich je poctivých a plní své daňové povinnosti. Proč ale mají doplácet na tu minoritní skupinu, která existuje?